Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členky a členové vlády České republiky, kolegyně a kolegové, chtěl bych říci teď bez rozlišování těch dvou návrhů, že obecně vítám, že se přichází k zamyšlení nad touto problematikou a praxí, tak jak funguje v současné době. Jako starosta města jsem se skutečně setkal s velmi pohnutými případy lidí, na které novela v této době dopadla.

A musím říci, že se skutečně cítila dotčena i ve své důstojnosti právě tím, že spadla do kategorie lidí, u kterých se snad nějakým způsobem předjímalo, že by dávky zneužívali. Nebyl to jediný případ. A já si myslím, že oba dva ty návrhy si zaslouží a je to i názor Starostů a nezávislých postup do druhého čtení a nějakou širší debatu k tomuto tématu. Já si jenom myslím, že bychom možná měli tu debatu zaměřit i jedním směrem, který zatím zmíněn úplně nebyl.

Uvedu jeden příklad ze svého vlastního města. Máme jakousi aplikaci, resp. řešení pro studenty, chytrou klíčenku, se kterou mohou obsluhovat všechno možné v našem městě, a ta funguje na principu jednoduchého čipu z bankomatní karty a jde samozřejmě do tohoto čipu implementovat velmi jednoduše, aby nemohl být použit na nákup alkoholických či tabákových výrobků. Já se domnívám, že něco takového by bylo samozřejmě i řešením pro přidělování hmotných dávek, protože bankomatní karty, to je něco, co už je v současné době akceptováno, troufám si říci, v 90 % veškerých obchodů a bylo by to řešení jednoduché, bylo by to řešení moderní a bylo by to řešení, které prostě by i ze strany úřadů práce mohlo být modifikováno pro konkrétní případy udělování dávek nejrůznějšího typu.

Děkuji za pozornost. Nyní dostanou slovo páni poslanci, kteří se přihlásili k faktickým poznámkám, v následujícím pořadí: Staněk, Kaňkovský, Bauer, Bláha. Prosím pana poslance Staňka o jeho faktickou poznámku. Pan poslanec Staněk není přítomen, takže je na řadě pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne nyní už.

Vláda tam skutečně v několika bodech popisuje některé legislativně technické problémy, nicméně jako celek se k tomu tisku nepostavila záporně. Pan poslanec Bauer a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, abych nebyl nařčen z toho, že jsem zneužil faktické poznámky, tak jsem také chtěl opravit, protože to stanovisko vlády nebylo řečeno úplně přesně, nicméně když už mám prostor, tak mi dovolte říct jenom krátce naše stanovisko. Já si nemyslím, že tyto dvě novely jsou nějaké silné politické téma, ale přesto si myslím, že je škoda, že zde není přítomna paní ministryně. Chtěl bych říci, že my jsme vždycky vyplácení sociálních dávek formou poukázek považovali za nástroj nedokonalý, nicméně pořád je to nějaký nástroj, který umožňuje, aby se zabraňovalo zneužívání sociálních dávek a aby se takzvaně obchodovalo s chudobou.

Já jsem dokonce i interpeloval paní ministryni. Z tohoto důvodu my vítáme, že ať už ta první, nebo ta druhá novela vznikla, protože reaguje skutečně na aktuální problém, a jsme připraveni obě dvě tyto novely propustit do druhého čtení. Pokud bych mohl říci svůj osobní názor, mně spíše připadá ta první novela vedená paní poslankyní Pastuchovou příhodnější, protože se tam mimo jiné objevují ty případy hodné zvláštního zřetele. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Bláha a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, kolegové. Jsem hrozně rád, že se ten bod otevřel, a chci vám říct, jak to funguje v praxi. Dneska to funguje tak, že ta poukázka, pokud ji ten, co ji chce zneužít, chce zneužít, tak ji prodá. Prodává ji většinou za 50 až 70 % na trhu a dostane za to hotové peníze. Když se mu to nedaří, tak to udělají druhou stranou, to znamená, že jdou do obchodu, nakoupí suroviny a předají je příslušným obchodníkům, kteří jim za to dají peníze. Funguje to úplně skvěle. Chci jenom říct, našemu státu to přineslo větší administrativu a vydělávají na tom jenom ti, kteří vydávají ty poukázky, protože to stojí stát peníze na cestě výdaje, to znamená, že vytisknutí, a pak samozřejmě ten dotyčný při vracení si z toho vezme peníze. Je to zhruba 10 % z ceny té poukázky. Tak jenom abyste si uvědomili, že vlastně my se snažíme něco napravit, ale nenapravíme vůbec nic. Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Aulické Jírovcové. Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Paní poslankyně, máte slovo.

A z toho ještě paní poslankyně Aulická připomněla, že poukázky se týkají jenom těch dávek na živobytí, takže to je skutečně nízké procento.